A zkrátka to musí navrhnout.

Takže nový úřad s jediným ústředním ředitelem zajistí jednotnost řízení a postupu v rámci sféry hygienické služby. Takže já myslím, že to bude velká debata, a nechápu, proč mě na to interpelujete, když jsme jasně řekli a oznámili, že to dáme k dispozici všem stranám. A ještě to vláda ani neprojednala, nikdo to nečetl, nebylo připomínkové řízení.

Jak můžete dávat něco k dispozici stranám, když to dáte k dispozici v rámci sněmovního tisku k projednání tady v Poslanecké sněmovně? To je přece nesmysl. A když jste hovořil o tom, že vláda nedoprojednala... Já jsem taky neřekl, že jste to doprojednali. To je jediné, co vláda udělala. A nikdy, nikdy jsem neříkal, že ten zákon byl doprojednán.

Na to jste vy nedokázal odpovědět. Já budu rád, když bude platit to, co jste říkal, že tam tyto nesmysly nebudou, ale neříkejte, že jste něco chtěl tady konzultovat. To není ke konzultaci v okamžiku, kdy ten návrh zákona projednala vláda. Tak ještě jednou to zkusím vysvětlit. Vláda to neprojednávala. Nebylo to v připomínkovém řízení. Jsou tam věci, které my nikdy nepodpoříme, jako omezování osobní osoby jednotlivce nebo sledování spoluobčanů atd. Tak jsme to vrátili do připomínkového řízení.

Máte vždycky problém. Protože vám nejde vůbec o věc. Další v pořadí je pan poslanec Jan Lipavský, který vystoupí s interpelací. Vážený pane premiére, mám na vás sérii dotazů. Už jsme se o tom zde bavili na posledních interpelacích a od té doby se poměrně některé věci posunuly, posunuly kupředu. Za prvé by mě zajímalo, co se skrývá za vaším prohlášením, že tendr není připravený, nebo že není dobře připravený, které jste dal iROZHLASu.

Tak jestli to také tak vnímáte.

Já požádám pana premiéra o odpověď.

My chceme pro lidi levnou energii. Nicméně bezpečnostní zájmy státu jsou klíčovým aspektem, který musí být investorem po celou dobu, tj. při přípravě projektu, výstavbě i provozu, zohledněn.

Kupříkladu dodavatelé systémů nezbytných k řízení jaderné bezpečnosti a evidence jaderného materiálu, fyzické ochrany a zvládání radiační mimořádné události musí být ze zemí EU nebo NATO. Poptávková dokumentace rovněž zajišťuje dosažení stavu jako u stávajících jaderných elektráren v České republice, které vesměs nejsou závislé na zemi dodavatele jaderné technologie. V současné době stojí vláda před rozhodnutím, zda podle smluv stát investor udělí svůj souhlas se zapracováním bezpečnostních požadavků, se kterým je spojena i otázka, kdo by měl být osloven jako možný hlavní dodavatel projektu. Uvědomujeme si, že se jedná zároveň o politickou otázku.

Chceme být transparentní a chceme, aby výstavba nových jaderných zdrojů v České republice byla i nadále věc našeho společného snažení, resp. společně sdíleného veřejného zájmu, tedy abychom z jádra nedělali zbytečně politické téma, které by nás rozdělovalo.

Děkuji za slovo.

Když se ten projekt nějakým způsobem bude ještě připravovat rok, dva, tak rozhodně to nebude mít stále zásadní dopad na energetickou bilanci České republiky, tudíž rizika toho zpoždění jsou naprosto minimální. Já bych se chtěl zeptat, pane premiére, můžeme tedy posunout třetí čtení toho nízkouhlíkového zákona, než se vyjasní, než se najde politický konsenzus nad tou bezpečnostní otázkou?